Vím, že paní ministryni tlačí čas, pokud to chce skutečně projednat a pokud chce, aby taková norma byla schválena.

Takže děkuji za pozornost. Já jsem také optimista jako pan poslanec Kaňkovský, ale tady skutečně jsem přesvědčen, že nějaké přepisování tohoto zákona není vůbec namístě.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní s přednostním právem paní zpravodajka Hnyková. Nyní tedy paní poslankyně Válková. Děkuji, pane předsedající. Mně se chce říci: Milá paní ministryně, je to obrovská škoda vaším prostřednictvím tedy, pane předsedající je to obrovská škoda, že se ta příležitost nevyužila.

Tedy opravdu do posledního okamžiku jsem důvěřovala tomu, že by mohl tento sněmovní tisk obstát potud, že když se zpracuje komplexní pozměňovací návrh, tak by se mohl pustit do dalšího čtení.

Nakonec to bylo tedy schválené jako vládní návrh. Já si teď myslím, že to bohužel nelze napravit komplexním pozměňovacím návrhem a za situace, že by bylo spácháno, byť s dobrým úmyslem, více škody než užitku tím, že systém, který má řadu vad a některé z nich samozřejmě napravuje ten vládní návrh, by ale mohly být vytvořeny chyby nové. Navrhuji tedy, abychom zvážili vrácení k přepracování. Je to jeden z návrhů zákonů, který bych velice ráda podpořila, protože jsou tam některé změny, které velmi nutně potřebujeme. Ale takovýhle dovolte, abych to vyjádřila legislativní... nechci říct zmetek přímo, ale blížící se k tomuto termínu, bychom jako Poslanecká sněmovna rozhodně neměli podpořit. Také vám děkuji.